212.

Nyní se táži navrhovatelky, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Zaměstnanci a zaměstnankyně i odbory zcela jistě přivítají, pokud dáte podporu tomuto návrhu. Všechny připomínky, které zazněly k návrhu zákona, byly napraveny komplexním pozměňovacím návrhem a já se domnívám, že není důvod, abychom nepomohli především středně a nízkopříjmovým zaměstnancům a zaměstnankyním v ČR k tomu, aby měli důstojný život i v době, kdy jsou nemocní.

Takže ještě jednou mi dovolte, abych vás poprosila o podporu tohoto návrhu zákona. Děkuji vám. Děkuji paní poslankyni. Otevírám rozpravu, do které se jako první s přednostním právem přihlásil pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, milé kolegyně, milí kolegové, jménem našeho klubu musím tento návrh zákona jednoznačně odmítnout. My jsme se neúspěšně pokusili zastavit legislativní proces již v prvém čtení, kdy nám chybělo pár hlasů k tomu, abychom tento návrh zákona zamítli již v prvém čtení. Co nám vlastně tento návrh zákona říká? Zvyšujeme náklady práce pro všechny zaměstnavatele. Nic jiného to není. To opatření, které bylo před několika lety přijato, se ukázalo jako správné, jakoby zázrakem klesla nemocnost našich zaměstnanců, na základě toho opatření se průměrná nemocnost přiblížila k normálnímu evropskému průměru, není tak vysoká, jak bývala. Nic jiného to prostě není. Nejenom rekordně nízké nezaměstnanosti, ale máme maximální počet pracovních míst, která jsou obsazena.

Navíc, pokud dobře víte, minimálně některé vládní strany říkaly, že by k tomuto kroku přikročily po dohodě v tripartitě se zaměstnavateli. Stanovisko zaměstnavatelů všech profesních organizací, které sdružují jak podnikatele, tak zaměstnavatele, je jednoznačně odmítavé, jednoznačně proti. Děkuji panu předsedovi. Nyní tu mám faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Ivan Pilný, po něm pan poslanec Pavel Plzák. Děkuji za slovo, pane předsedající. Nevznikly epidemie, neklesl průměrný věk a zaměstnavatelé přistupovali dobrovolně k tomu, že poskytují tzv. sick leave. To, co se tady teď navrhuje udělat, je to a já musím důrazně protestovat, že to je ve prospěch zaměstnanců, protože ve prospěch zaměstnanců je to, aby podniky fungovaly jako doteď, aby sledovaly ekonomický růst, který tady je, protože stoupají mzdy, vytvářejí se nová pracovní místa a to je ve prospěch zaměstnanců.

Ten zákon je výrazně v neprospěch české ekonomiky a já vás žádám, abyste v tomto okamžiku byli zodpovědní a zamítli ho, tak jak jsem navrhl už v prvním čtení. Děkuji panu poslanci. Pan poslanec Pavel Plzák s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, já jsem mluvil z vlastní praxe, když probíhalo první nebo druhé čtení, o tom, jak to bylo všechno zneužíváno, jak krátkodobé doby byly zneužívány, jak se dalo účelově stonat. Prostě nikdo si nedovolil tomu člověku nedat pracovní neschopnost, pokud přišel a řekl, že ho bolí záda, a předvedl nějaký výstup. Že to účelově jde, je jasné. Děkuji panu poslanci.